Zároveň navrhuji snížení výdajů kapitoly ve specifickém ukazateli podpory v nezaměstnanosti o částku 200 milionů. A ještě tady mám dva pozměňovací návrhy, které se týkají navýšení financí na program protidrogové politiky, a to o částku 64 milionů, a snížení výdajů kapitoly z dávek nemocenského pojištění o částku 64 milionů.

A schází nám také finance na oblast prevence, co se týká prevence protidrogové politiky ve školách. Tento pozměňovací návrh můžete najít v systému pod číslem sněmovního dokumentu 1843.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Nemám žádný pozměňovací návrh. Celkem logicky cítí, že integrovaný záchranný systém je pro lidi a bude je zachraňovat, a peníze, proč ne? A dle mého ta nejdůležitější. A tato složka, jí nikdo nemůže přidat, protože ona není státní.

Mrzí mě to.

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Nicméně jsem zapomněla ve své přihlášce přečíst čísla pozměňovacích návrhů a přihlásit se k nim. Čili dovolte, abych takto učinila.

Takže děkuji za shovívavost. Nyní se vrátíme do obecné rozpravy.

Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte mi, abych zde prezentoval svůj pozměňovací návrh, který jsem podal k návrhu státního rozpočtu na rok 2019.

Obsahem tohoto pozměňovacího návrhu je navýšení výdajového bloku kulturní služby podpora živého umění celkově o 300 mil. korun, a to tak, že tato suma by měla být rozdělena na dvě částky.

Tolik tedy formality na úvod a nyní mi dovolte provést odůvodnění tohoto návrhu možná poněkud v širším kontextu.

Nevím, jaký byl osud tohoto jeho návrhu. A bohužel se navýšení toho dotačního programu neobjevilo v návrhu rozpočtu Ministerstva kultury, který připravoval pan ministr Staněk. Sice jsem říkal o tom, že ty argumenty jsou stále stejné, ale považuji za důležité je znovu zopakovat.